Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jiří Petrů. Garanční výbor návrh zákona neprojednal. Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit a paní ministryně má.

Obsahem této novely autorizačního zákona je vyjasnění právní úpravy, přizpůsobení aktuální situaci na trhu a měnícím se potřebám obou komor, který tento zákon zřizuje. Také narovnání právního stavu tam, kde se doslovný výklad rozchází s účelem a smyslem úpravy. Navrhovaná změna této novely nemá dopady na státní a veřejné rozpočty, na územní samosprávné celky ani na životní prostředí. Navrhované změny se dotýkají fyzických a právnických osob jako podnikatelských subjektů. Dopady na tyto subjekty hodnotím velmi pozitivně.

Pozměňovací návrh byl podpořen členy výboru a zapracován do 213. usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. S těmito pozměňovacími návrhy souhlasím. V rámci druhého čtení byl panem poslancem Oklešťkem vznesen pozměňovací návrh, jehož předmětem je vznik České komory zeměměřičů a současně změna zákona o živnostenském podnikání a změna zákona o zeměměřictví. Obdobné návrhy byly již předloženy, a to v rámci projednávání celého návrhu zákona, a to jednak ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde návrh také předložil pan poslanec Petrů, který jej následně po podrobné rozpravě a také vysvětlení zástupců Ministerstva pro místní rozvoj stáhl. Předtím byl tento návrh uplatněn i v meziresortním připomínkovém řízení, bylo debatováno na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj i autorů této myšlenky, avšak v neúplném znění, a to bez posouzení dopadů regulace a také bez projednání návrhu s resorty. S tímto návrhem nemohu souhlasit a neakceptujeme tuto připomínku.

Návrh opravňuje autorizované osoby k výkonu vybraných činností. Vybrané činnosti ve výstavbě definované stavebním zákonem však zeměměřickou činnost vůbec neuvádějí, a tak by přijetí tohoto návrhu bylo v rozporu se stavebním zákonem, který nyní zde také leží ve Sněmovně jako návrh novely. Vzhledem k počtu osob, kterých by se také nová úprava dotýkala, vidím zřízení samostatné komory zeměměřičů jako nekoncepční, neefektivní a také z legislativně technického hlediska značně složité. My jsme také hovořili s Českou komorou autorizovaných inženýrů, aby se pobavila s autory návrhu vzniku této komory. Česká komora architektů nabídla této komoře, aby vznikla pod křídly České komory autorizovaných inženýrů. Nicméně zeměměřická ... Autoři této myšlenky toto odmítli, chtějí samostatnou komoru.

Prosím nehrozit na ministry. Děkuji. Děkuji paní ministryni. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, výbor pro veřejnou správu vyjádřil svůj názor k tomuto tisku usnesením výboru ze dne 7. června letošního roku, který máte všichni k dispozici pod číslem 597/1.